Děkuji za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu je uvedeno ve sněmovním dokumentu. Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Pane ministře? Není zájem, pan zpravodaj nemá zájem. Nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, a proto děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu.